A zase máte slovo, pane předsedo. U volby člena Rady České tiskové kanceláře se nacházíme v druhé volbě a je to první kolo, ta volba v tuto chvíli začíná.